Děkuji.

Ano, děkuji.

Po navržení tohoto bodu jsem došel ke shodě s informacemi z Ministerstva financí, které eviduje nezaplacené podniky z tohoto období. Podotýkám, že to není nic, co by mělo někoho z nás nechat lhostejným.

Děkuji vám. Já vám děkuji. Další s přednostním právem je pan předseda Fiala. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený předsedo vlády, vážený pane místopředsedo vlády. Původně jsem měl v úmyslu zde dnes požádat o minutu ticha, ale bylo mi řečeno, že každá minuta ticha se musí podle neformální dohody předjednávat. My dohody respektujeme, takže vás poprosím asi jen o tichou vzpomínku.

Děkuji. Písemně je přihlášen pan poslanec Výborný. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi přednést návrh úpravy programu týkající se opakovaně neprojednaného bodu, který je v programu pod číslem 41.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den. Vážené dámy a pánové, já bych chtěla navrhnout zařazení bodu číslo 54, sněmovní tisk 214, na středu odpoledne za pevně zařazené body. Z množíren se v České republice stal byznys. Zvířata v České republice jsou v řadě případů vnímána jako zdroj zisku a to je špatně. Děkuji. Děkuji.

Ano, děkuji, já jsem se spletla.